Význam tohoto dne lze chápat především v symbolické rovině. Soudím, že tak významný den by měl být součástí oficiálního kalendáře České republiky. V současné době si připomínáme deset významných dnů, které jsou dny pracovními, a nemají tedy na rozdíl od státních svátků přímý dopad na život občanů České republiky. Tyto dny by obohatil 31. srpen, který stejně jako jiné významné dny neklade žádné nároky na státní kasu.

Děkuji vám. Nyní se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, jímž měl být pan poslanec František Vácha, nicméně pan poslanec Vácha je omluven a zpravodajem pro prvé čtení by měl být pan poslanec Simeon Karamazov. Dám tedy hlasovat o změně zpravodaje. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

V současné době máme v zákoně definovaných jedenáct, ne deset, jak říkal kolega předkladatel, významných dnů: 16. leden Den památky Jana Palacha, 27.

Den památky obětí komunistického režimu, a konečně 11. listopad Den válečných veteránů. Stanovisko vlády k tomuto návrhu je negativní, když říká: V platné právní úpravě jsou jako významné dny České republiky uvedeny dny, které se vážou k důležitým okamžikům relativně nedávné historie, přičemž v mnoha ohledech jde o stále živou problematiku, nebo v ostatních případech dny, jejichž význam je uznáván mezinárodně nebo vyplývá z mezinárodních souvislostí.

V tomto směru bude záležet na úhlu pohledu každého z nás poslanců. Jedná se tedy o poslaneckou iniciativu 33 poslanců napříč politickým spektrem a ani já jako zpravodaj nemám námitek proti postoupení tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. Prosím, pane poslanče. Chtěl bych vás požádat za náš poslanecký klub a poprosit o podporu projednávané novely zákona o státních svátcích. Já se velmi omlouvám, pane poslanče, ale já si dovoluji rozpustit tamten kroužek před řečnickým pultem, zvláště za situace, kdy už to tu jednou dnes bylo vzpomínáno a kritizováno. Děkuji. Stále tam je. Prosím, pane poslanče. Nebudu vás zatěžovat historickým výkladem, to zde udělal výstižně pan kolega Andrle, ale uvědomme si my všichni, že žijeme v zemi, která má být historicky na co hrdá, a dívámeli se do budoucnosti, je důležité, abychom na svou historii, kulturu a na své kořeny byli hrdi my všichni. Máme se na co odkazovat a naše dějiny jsou velikánů plné, žijeme v době, která si žádá historické exkurze, zvláště pak u osobností, které se zasloužily o český stát, a Eliška Přemyslovna rozhodně takovou osobností byla.

Zavedení významného dne nemá žádné nároky na státní pokladnu, a pro výše zmíněné důvody vás tedy prosím o propuštění zákona do druhého čtení. Děkuji. A jestli mohu navrhnout jednu procedurální jenom pokud by bylo možné odhlasovat, že bychom ukončili jednání po doprojednání tohoto bodu, pokud je to možné.

Bylo by to jednání po 19. hodině s návrhem ukončení po dokončení tohoto bodu. Takže pan poslanec Černoch a paní poslankyně Černochová mají jeden procedurální návrh, abychom dnes meritorně i procedurálně jednali a hlasovali i po 19. hodině, do ukončení tohoto bodu. Přivolám naše kolegy z předsálí a o tomto návrhu dám hlasovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.